Já si myslím, že Parlament by opravdu měl dělat to, na co je určen, abychom mluvili o společensky závažných tématech. Když jsem včera o tom mluvil dlouze, měl jsem také hodně reakcí od občanů a myslím si, že si to téma nějaký náš čas zaslouží. Navrhuji, abychom to zvládli v pondělí jako první bod.

Pane poslanče, mám zaznamenaný váš návrh nového bodu. Já jenom jednu větu, aby zazněl na mikrofon název toho nového bodu Řešení růstu cen potravin. Také děkuji.

A nyní tedy budeme hlasovat tak, jak byly návrhy předneseny, a sice zazněly návrhy na několik předřazení a také na některé nové body.

Zahajuji hlasování.

Tento návrh na pevné zařazení nebyl schválen. Dále je návrh pana poslance Faltýnka na nový bod Řešení růstu ceny potravin. Zahajuji hlasování. Kdo je pro zařazení tohoto nového bodu?

Tento návrh také nebyl schválen.

Nyní tedy zahajuji hlasování o tomto pevném zařazení jako pátek druhý bod. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento návrh na pevné zařazení byl schválen. Další návrh na pevné zařazení v pátek jako druhý bod je bod číslo 4, sněmovní tisk 137, Stavební zákon, také přednesl pan předseda Marek Výborný. Zahajuji hlasování. Kdo je pro pevné zařazení bodu Stavební zákon v pátek jako druhý bod?

Tento bod byl přijat, je pevně zařazeno. Pokud by byl zařazen, budeme hlasovat i pevné zařazení.

Kdo je proti?

Tento bod nebyl schválen, nebyl tedy vůbec zařazen.

Zahajuji hlasování pro tento nový bod. Kdo je pro? Kdo je proti?

Tento bod nebyl zařazen.

Zahajuji hlasování o tomto návrhu na pevné zařazení v pátek. Kdo je pro? Kdo je proti?